řeší zvýšení daňových sazeb a neřeší nic jiného. Pro informaci, to, co jsem si včera dohledal, že tzv. podrobné stanovisko dala sama Evropská komise, poté Malta, což je ale ráj internetových licencí, a pak také podalo připomínky Rakousko, kde, jak jsme již zaznamenali v médiích, je sídlo velké nadnárodní společnosti, která také dle médií plánuje arbitráž proti České republice. Vážení kolegové, mnoho z vás zde jsou nejen poslanci, ale i komunální politici a mnoho z vás určitě potvrdí, že vás stát nemůže dostat do situace, kdy vám sice slibuje stejné příjmy z loterijního odvodu a teď už ale pochybuji o této části novely , ale hlavně nechává na vás celý dopad rozmachu nelegálního hazardu, kterému pro příští rok tímto uděluje další daňové prázdniny, a tím jeho rozmach v podstatě jen podporuje. Je to role státu a regulátora, aby dokázal přísně a efektivně regulovat toto prostředí, které, přiznejme si, nikdy nevymýtíme, byť mně je zcela cizí a vzdálené. Obce a města musí řešit mnohem složitější a závažnější problémy než jakési kvízomaty, o kterých navíc málokdo ví alespoň to, co tu víme my, když se tím nyní v Poslanecké sněmovně zabýváme. Už se ani nebudu opakovat, že u elektronické evidence tržeb má Ministerstvo financí zcela opačnou rétoriku, a to že je potřeba zdanit ty firmy, které daně neplatí a které své tržby nevykazují. Tady ale uděluje daňové prázdniny a opravdu to nazvěme daňovými prázdninami nelegálním provozovatelům, a to minimálně po celý rok 2016.

Proto jsem přišel s pozměňovacím návrhem, který na rozdíl od všech jiných tedy ještě, jak jsem zjistil, přibyl jeden od paní kolegyně Kovářové řeší i problematiku kvízomatů. Naopak, vyšší zdanění podporuji. A asi jako jediný zde předkládám pozměňovací návrh, který daně zvyšuje, a to plně v souladu s vládním prohlášením, a dokonce s vládním návrhem. Respektuji plně rozdělení sazeb podle společenské nebezpečnosti, razantně a po vzoru vládního návrhu kopíruji sazbu pro technická zařízení a k tomu řeším jednoznačný zákaz provozování kvízomatů.

Velmi rád bych takto vyřešil i nelegální provoz na internetu, ale tady je to problematika mnohem složitější. A s odkazem na včerejší vyjádření paní náměstkyně, že problematika blokace internetu a blokace plateb je velmi komplikovanou záležitostí, spokojím se alespoň s částečným vyřešením problému kvízomatů, který trápí města a obce. Stát v tomto případě působí zcela bezradně. Celá situace ohledně kvízomatů se totiž točí ohledně výkladů loterijního zákona, zda tyto přístroje jsou, nebo nejsou legální. Touto malou novelou bude jistě zcela zřejmé, že jsou nelegální myslím tou novelou, kterou předkládám, tím pozměňovacím návrhem a že kdo se dopouští provozování těchto přístrojů, dopouští se i trestné činnosti.

Teď vás budou určitě zajímat sazby, a jak jsem k nim přišel. Sportka a los asi žádné společenské nebezpečí nepředstavují, možná minimální. Nicméně i k těmto hrám přidávám další 1 % oproti současnému stavu. Kurzové sázení je následuje s plus 2 % a u technických zařízení ponechávám zodpovědnost na stanovení sazby dle vládního návrhu na vládě, tedy 28 % a k tomu 80 korun denního poplatku tak, jak předkládá vláda ve sněmovním tisku 626. Věřím, že můj pozměňovací návrh sama koalice vyhodnotí jako efektivní, nebo možná nejefektivnější řešení celé této prekérní situace. A nazvěme to pravými jmény jedná se o časový pres přijetí nové daňové legislativy zvyšující loterijní odvod a současně popření nebo popírání nelegálního hazardu. Tímto návrhem by se staly kvízomaty jednoznačně nelegálními zařízeními, která nelze na celém území, tedy v žádném z šesti tisíc měst a obcí, provozovat. Ještě k tomu dovětek, co jsem tady nyní právě říkal. Opravdu to, že tato současná vládní novela, tisk 626, neřeší absolutně ten nelegální trh, nepokládám za správné a myslím si, že aspoň tímto minimálním krokem, který ve svém pozměňovacím návrhu navrhuji, bychom se měli snažit o to, abychom řešili i tu nelegální část loterijního trhu. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a věřím v podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Pokračujeme v obecné rozpravě panem poslancem Karlem Černochem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych jenom velmi rád zmínil, že stále nerozlišujeme mezi pravým, tvrdým hazardem a nerizikovými loterijními hrami. Je obrovský rozdíl mezi hráčem, který sedí dlouhé hodiny před hracím automatem, a osobou, která si koupí adventní los, lístek do tomboly nebo tiket Sportky.

Nedostatečný výběr daní a odvodů z hazardních her však nezpůsobují jen současné sazby, o jejichž navýšení současná novela usiluje, ale především nedostatečná a nekvalitní regulace celého sektoru umožňující značný podíl nelegálních provozovatelů unikajících beztrestně jakémukoli zdanění. Poměr počtu výherních automatů k počtu obyvatel je i kvůli nedostatečné regulaci u nás neúměrný.